Dramaticky více. No a od tohoto bodu, od tohoto jasného, Českým statistickým úřadem sděleného data se potom odvíjejí všechny následující kroky, které učinila vládní koalice, vláda jako celek, Ministerstvo práce a sociálních věcí. A vzhledem k tomu, že je opět jasně dáno, že o mimořádné valorizaci a její výši musí vláda rozhodnout do 50 dnů vládním nařízením, do 50 dnů od konce měsíce, kdy došlo k tomuto skokovému narušení inflace, čili od 31. ledna, tak bylo také zřejmé, že ten zákon musí být nejpozději 22. března účinný, to znamená zveřejněný ve Sbírce zákonů. Proto vláda přistoupila v okamžiku, kdy zástupci opozice, s kterými o tom bylo jednáno opět není pravda, že nebyli dotazováni, byli dotazováni jasně sdělili, že nepřistoupí na projednávání tohoto návrhu režimu § 90, kdy by to teoreticky bylo stihnutelné, a už dopředu avizovali všechny možné obstrukce, tak vládě skutečně nezbylo nic jiného než použít tento krajní nástroj, nikdo z toho nemáme radost, ale tento krajní nástroj, to znamená § 99 a projednávání návrhu ve stavu legislativní nouze. Je to opřeno o nález Ústavního soudu z 1. března roku 2011, kdy už tehdy v obdobném případě bylo jasně řečeno, že jsou splněny podmínky pro projednávání návrhu ve stavu legislativní nouze, tak jak je Ústavní soud definoval, a to proto, že v jednacím řádu se jasně hovoří v § 99, že lze projednávat zákony ve stavu legislativní nouze v případě, že cituji státu hrozí značné hospodářské škody. Samozřejmě to má konsekvenci do všech dalších valorizací a my se kumulativně dostáváme k částce 100 miliard korun. A já pevně doufám, že bez ohledu na to, k jakému politickému klubu tady kdo patří, tak o částce 100 miliard korun nikdo nebude pochybovat, že jsou vážné hospodářské škody.

Proto si jsem si dovolil tady jasně, snad srozumitelně, vysvětlit všechny důvody, které k tomu pana ministra Jurečku a vládu vedly, a právě proto vás chci požádat, abyste stav legislativní nouze podpořili, aby se o tom nevedla rozprava nad rámec toho, abychom vlastně se nedostali do protimluvu. Pokud jsme ve stavu legislativní nouze, tak máme jednat skutečně ve stavu legislativní nouze, čili v nějakém rozumném časovém rámci, a neříkám, že musíme za hodinu hlasovat, ale v nějakém rozumném časovém rámci, protože pak skutečně jako zákonodárci budeme ctít to, co je napsáno v návrhu tohoto zákona. Děkuju pěkně.

Prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo, paní předsedající.

A další věc, co říkám, to jsou stát dotazy na vás. Když tady říkáte o našich důchodcích, že způsobí hospodářské škody, to jako...

Prosím, vaše dvě minuty. Paní předsedkyně, děkuji za slovo.

Pandemák jednou a pak ještě nějaký daňový zákon taky.

Říkáte to pořád.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážení členové vlády, děkuji, že je vás dneska tady trochu víc. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já s tím mám opravdu problém. Chci reagovat na kolegu Marka Výborného, prostřednictvím paní předsedkyně. Je pravda, že ve svém projevu se tím budu zabývat obšírněji, ale nicméně říct, že zákonná valorizace způsobuje hospodářskou škodu, je prostě absurdní.

Děkuji.

A samozřejmě, že pan předseda klubu Výborný, vaším prostřednictvím, je velmi statečný, že jako pedagog tady obhajuje stav legislativní nouze, nicméně si myslím, že by to měla být záležitost právníků. Proto moc prosím, aby pan ministr jeden jako druhý tady vystoupili a řekli nám, proč se tady toto děje ve stavu legislativní nouze, když vláda na změnu toho valorizačního mechanismu měla třeba půl roku, čtyři měsíce a mohlo to jít v klasickém legislativním procesu. Děkuji. Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Následuje pan poslanec Okleštěk. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo.